Jsme po závěrečném slovu, přistoupíme tedy k hlasování.

Děkuji, pane místopředsedo. Je zde protinávrh kolegyně Černochové, abychom hlasovali po jménech. Já tedy navrhuji nejdříve hlasovat o způsobu procedury a poté se rozhodneme. V případě, že bude potřeba hlasovat po jménech, budu přednášet jednotlivé návrhy a budeme o nich hlasovat. Děkuji za tento návrh. Takže nejprve vás všechny odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom hlasovali po jednotlivých jménech, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 267. Návrh byl přijat.

Budu je číst bez titulů a bez hodností.

Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto jméně. Kdo je proti? Přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 1. Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále Karel Aster. Zahajuji hlasování o Karlu Asterovi. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl přijat.

Je to hlasování 276. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. První je Alois Dube.

Kdo je proti?